Ještě máme přihlášenou paní poslankyni Janu Černochovou. Prosím, paní poslankyně. Jenom, pane místopředsedo, spíše pro stenozáznam. Když tady kolega Chalupa četl usnesení výboru, tam došlo k tomu, že jsme nejdřív jednali v 8.30 ráno, opravdu za půl hodiny jsme nebyli schopni to vykomunikovat, takže se to přerušilo, jednalo se odpoledne, nebo v polední pauze, jak tady správně říkal pan předseda Stanjura, a mezitím se vyměnili generálové.

Děkuji paní poslankyni Černochové. Pokud se nikdo další nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova? Není zájem. Budeme tedy hlasovat o usnesení, jak jej navrhl pan zpravodaj.

Prosím, aby byl nastaven potřebný počet hlasů na 101 což se již stalo. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Končím tento bod. Ještě než ukončíme tuto schůzi, nyní navrhuji hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 36. schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.